Ano, čili navrhujete stažení svých dvou pozměňovacích návrhů.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Takže pouze několik doplňujících věcí. Chtěla bych říci jednu větu na úvod. Myslivost je činnost obecně prospěšná.

Takže je třeba to tady dopracovat, eventuálně se k tomu dále vracet.

Takže slecho tam určitě nebude možné. Protože bychom se dostali k opačnému, to znamená, že bychom vlastně nemohli tuto zvěř prodat, takže by nám ještě narostla.

Takže na to musíme dát také pozor. Přikážemeli zákonem, musíme pamatovat úplně na všechno. V tom případě by bylo potřeba, kdybychom toto dali do praxe, aby toto oddělení státní správy bylo vybaveno mrazákem na minus 80, přátelé, a to není levná věc.

Omlouvám se, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím o klid. Přestává být slyšet, co paní poslankyně říká. Prosím pokračujte. Děkuji.

Děkuji. Paní poslankyně Balcarová je na řadě. Prosím máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo.

A chtěla bych říct, že důvodem je hlavně to, že už není na co čekat. V tuto chvíli je potřeba přijmout silný zákon, který bude řešit problémy českých lesů, současnost i budoucnost.

Děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Pávek, ale není přítomen. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Nejsme v úplně jednoduché situaci, protože ve 13 hodin podle dohody skončíme dopolední jednání Poslanecké sněmovny. A hlasování, které je před námi, není jednoduché a rozhodně ho nestihneme během několika minut. Takže i na základě konzultace se zpravodajem to provedeme nyní tak, že přeruším projednávání tohoto bodu, ukončím dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Máme pevně zařazený bod.